Vážený pane předsedající, paní ministryně, paní poslankyně, páni poslanci, já určitě navážu na slova svého váženého kolegy pana Jurečky v tom, že na předkládaný návrh se musíme dívat především z pohledu rodin s dětmi, z pohledu těch, kterých se skutečně velmi týká.

Krizové ošetřovné stejně jako novelu dlouhodobého ošetřovného prosazujeme už několik měsíců. Bylo by dobře, kdybychom ho schválili už někdy v srpnu, když to Ministerstvo práce a sociálních věci mělo připraveno, rodiče malých dětí by byly v této chvíli určitě klidnější. Ale to, co dnes projednáváme, je koaliční kompromis a já jsem ráda, že ten návrh máme na stole alespoň nyní. Doufám, že bude dnes schválen v parametrech, které zvládnou rodiny, zaměstnavatelé i stát. Je to ošetřovné déle než těch standardních devět dní. Možnost střídání rodičů. Možnost čerpání tohoto krizového ošetřovného i u pojištěných dohodářů. Považuji za sebe za racionální věci, které určitě stojí za úvahu, pozměňovací návrhy, které hovoří o navýšení procent denního vyměřovacího základu. Už tady byla řeč o tom, že mnohé rodiny, pokud by to šlo na těch pouze 60 %, se dostanou do problémů. Chci podpořit také pozměňovací návrh, který zakotvuje možnost ošetřovného i pro příbuzného nežijícího ve společné domácnosti. Mnohé rodiny nežijí spolu, maminka tatínek, ale mohou se o děti vzájemně postarat. Já jsem ráda, že ten pozměňovací návrh tady je, že se může starat i rodič, který nemá dítě v péči. Dámy a pánové, já věřím, že předkládaný návrh zákona bude schválen v parametrech, které skutečně budou ku pomoci jak rodinám s dětmi, jak už tady o tom byla řeč, tak to zvládnou i zaměstnavatelé a zvládne to i stát, tedy státní rozpočet.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Z tohoto pohledu já jsem vložil do systému pozměňovací návrh, na kterém jsme se shodli i s paní kolegyní poslankyní Pastuchovou. Tento pozměňovací návrh, ke kterému se potom v podrobné rozpravě přihlásím, zavádí minimální částku ošetřovného.